Naprosto respektuji vaši potřebu debaty tady, takže určitě jsem připravena, jak ve výborech, tak i tady na plénu Sněmovny, o bodech, které vás zajímají, debatu vést.

Nyní mi, prosím, dovolte postupně tady říkat k jednotlivým vystupujícím nějaký komentář.

Rozhodně se chci důrazně ohradit proti tomu, co vlastně říkali skoro všichni kolegové z SPD, že tyto normy nějakým způsobem zapojují Českou republiku do válečného konfliktu. Není to tak a jediný, kdo chtěl Českou republiku zapojit do válečného konfliktu, byl pan poslanec SPD Kobza, který chtěl vyslat české vojáky na Ukrajinu. Vzpomeňte si tady na to, bylo to řečeno tady na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání mandátu našich vojáků do zahraničí.

Na rozdíl od vás, který jste dlouhé roky členem ODS byl, takže určitě i víte, že se ty informace dají ověřit, a poprosila bych, abychom tady neříkali něco, co není pravda.

Tam všechny ty informace, v jakém rozsahu, kdo se může s čím seznamovat, jsou, takže je zcela logické, že osoba poradce pro národní bezpečnost musí mít prověrku, jinak by žádný dokument nemohl číst.

Určitě si přečtu a seznámím se i s tím, co mně předal za dokumenty. Vím, že i tohle téma v minulém volebním období pan poslanec Vích opakovaně diskutoval i na výboru pro obranu, kde jsme spolu seděli, takže tady já určitě se mileráda té debaty zúčastním a přečtu si i záznam z toho semináře, který jsem od něj obdržela. Tady jenom bych upozornila na to, že se trošku v názorech liší pan předseda klubu SPD Fiala s panem Víchem, protože pan kolega Vích tady zmiňoval, že je podle jeho názoru škoda, že byla zrušena vojenská služba a že vlastně se žádná alternativa potom nepřipravila, a naopak pan poslanec, předseda klubu SPD Fiala kritizoval odvody a jakékoliv zapojení civilistů do armády. K tomu, co tady říkal pan poslanec Ratiborský, to bych jenom zmínila, že ústavní zákon ani nějaké změny ústavy teď nejsou předmětem toho projednání, jak jsme tady o tom diskutovali a určitě diskutovat budeme v dalších čteních. Ústava se týká záchrany rukojmí a není to předmětem dnešního tisku. Tady také se několikrát moji kolegové z rezortu Ministerstva obrany sešli se signatáři těchto změn a diskutují se tam nějaké možnosti, které náš rezort má, a shodli jsme se, že některé ty věci, které tam jsou uvedeny, nejsou připraveny kvalitně a mohou být řešeny lépe. Tady můžu třeba zmínit i přípravu občanů k obraně státu, která by se také dala do nějakého systému zařadit. Tady bych ráda zmínila, že je to záležitost, která se netýká pouze Integrovaného záchranného systému, ale jde tady o koordinaci zpravodajských služeb a celého systému. Zřídit poradce podle zákona smysl dává, protože tam budou jasné kompetence a oprávnění v rámci Úřadu vlády, a to posílení role v zákoně je takové, aby měl samozřejmě tento člověk i potřebnou váhu. Tady bych možná jenom připomněla, že to opravdu není nic výjimečného, a existuje kolem nás celá řada zemí, která tento institut má, a to dokonce i Ruská federace, to by se mohlo některým kolegům líbit, protože Ruská federace má generálního tajemníka Bezpečnostní rady, kterého jmenuje prezident. Tady bych ještě možná i zmínila, že kolegové z hnutí ANO mají v jejich volebním programu mně blízkou formulaci, a vlastně plním jejich volební program tímto návrhem. Dovolte mi to odcitovat, je to váš volební program z roku 2018: